Odůvodnění: Takto pomáháme krajům opravovat krajské silnice už dva roky. A ve dvou letech bylo ze státních prostředků, ze státního rozpočtu, prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury celkem převedeno více než 7 miliard korun. Je to taková vhodná motivace a pobídka krajům, aby více opravovaly i krajské silnice, protože jde o to opravit nejenom primární silniční síť, to znamená dálnice a silnice I. třídy, ale také navazující dopravní infrastrukturu, tedy krajské silnice. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klaškovi. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to památka, která si zaslouží opravu a zaslouží si investici.

Prošla jsem rozpočet na příští rok a nenašla jsem tam žádnou položku, která by byla alokována na rekonstrukci této věznice.

Přicházím s pozměňovacím návrhem, aby se ve státním rozpočtu alokovalo 100 mil. korun na rekonstrukci této budovy, protože pokud nebude žádná finanční částka připravena k rekonstrukci, nebude moci být zahájeno ani žádné výběrové řízení do budoucna na firmu, která by tuto budovu opravila.

Toto samozřejmě není pravda. Je to lež. Mám korespondenci mezi paní předsedkyní soudu a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Paní předsedkyně soudu samozřejmě je ochotna převést majetek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se dále mohlo konat v přípravách, které by vedly k rekonstrukci věznice, nicméně trvá z pochopitelných důvodů na tom, aby byla v listině, která bude zajišťovat vlastně převod majetku, uvedena jedna jediná věta, že okresní soud bude první státní institucí, která bude mít nárok se přesunout do těchto prostor, protože samozřejmě prostory, ve kterých v současné době okresní soud sídlí, jsou absolutně nevyhovující, a to převážně z bezpečnostních důvodů.

Je to pořadové číslo 8. Žádám o alokaci 100 mil. korun ve prospěch úprav věznice v Uherském Hradišti, dosud v kapitole Ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury.

Peníze by se čerpaly z veřejné pokladní správy, a to buď z kapitoly mám varianty dvě.

Ještě bych chtěla tady k tomuto bodu dodat, že vlastně díky tomu, že jsem podala pozměňovací návrh na rozpočtový výbor, tak se rozvinula opět debata ohledně věznice v Uherském Hradišti a bylo poukázáno na to, že opravdu Ministerstvo financí zřejmě nedopatřením nezačlenilo žádnou částku do rozpočtu, přestože toto bylo slíbeno a byl podaný pozměňovací návrh kolegy Sedi ze sociální demokracie, který navrhuje 15 mil. korun. Tento pozměňovací návrh prošel rozpočtovým výborem.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane poslanče.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážení dva pánové ministři, kteří jste tady na projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů tohoto roku, zbyli.

Aktuálním ekonomickým parametrům jednoznačně přísluší vyrovnaný rozpočet.

Nejistota Andreje Babiše.

Musím také podotknout, že vláda neúměrně zvyšuje výdaje rozpočtu v budoucnosti.